Děkuji za slovo. Opravdu jsme neměli v plánu žádné obstrukce, nic takového. Protože...

A ještě jednou, nejsou to šaškárny, pane kolego.

Když je všechno tak v pořádku, pane ministře, jestli jste ochoten tady garantovat a dát svou židli v plénum v případě, že díky tomuto zákonu vzroste pro naše občany cena elektřiny, plynu a nebo tepla. To je naše nabídka, podmínka. Děkuji panu poslanci Černochovi. Pan ministr se hlásí o slovo. Prosím, pane ministře, máte slovo. Já bych odpověděl panu kolegovi, samozřejmě prostřednictvím pana předsedajícího, že za prvé nemohu zaručit, jaké budou ceny energií, protože ceny energií nesestávají jenom z toho, jaké jsou příspěvky na obnovitelné zdroje. To je z mého hlediska vis maior. Co pak mohu přislíbit, že zdrojem toho zvýšení nebude tento zákon. Děkuji panu ministrovi za jeho odpověď. Pan předseda Černoch. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Díky tomuto zákonu nevzrostou ceny energií pro občany. Rozuměl jsem tomu správně? Prostřednictvím pana předsedajícího. Děkuji za odpověď. Jestli tedy mohu, tak si myslím, že toto plénum a všichni slyšeli odpověď pana ministra, že díky tomuto zákonu nevzrostou ceny energií pro občany České republiky, což byl náš důvod, proč jsme tady vystupovali, aby k tomuto nedošlo.

Myslím si, že pak budeme moci hlasovat. Děkuji.